My tady dva dny sledujeme snahu projednat tento zákon co nejrychleji. Přitom, jak už jsem zmínila, ty dopady projednávaného návrhu a v podstatě i další zvažované kroky vlády mohou být opravdu zdrcující pro ty, kteří se ve společnosti mohou nejméně bránit. Navíc forma jejich spotřebního koše z nich činí skupinu mnohem citlivější na zdražování základních potravin, léků a služeb. A týká se to v poslední době i služeb sociálních, které jsou pro ně velmi důležité. Bohužel dosavadní kroky a návrhy této vlády, které směřují k seniorům, nelze v žádném případě označit za sociálně citlivé, jak se k tomu pětikoalice zavázala v programovém prohlášení. Pokud můžu jenom krátce ocitovat, tak v tom prohlášení stojí: Nezbytná opatření, reformy a změny budeme provádět sociálně citlivým způsobem s ohledem na nejvíce zranitelné členy společnosti. Tak tento návrh tomu určitě neodpovídá. Jak už jsem říkala, projednávaná změna je nesystémovým krokem, protože novela řeší pouze valorizaci v červnu 2023.

Co by ale pro každou vládu mělo být pravidlo nepřekročitelné, je dodržování ústavních pravidel. A tady se musím vrátit k legislativní nouzi a k tomu, že je možné ji vyhlásit skutečně za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu anebo hrozí značné hospodářské škody. Když se podívám na základní práva a svobody občanů, tak zákonnou valorizací důchodů určitě nejsou ohrožena lidská práva a svobody občanů. Naopak čl. 10 Listiny základních práv a svobod zaručuje právo na zachování lidské důstojnosti a osobní cti a jednou z oblastí, ve kterých se lidská důstojnost skloňuje, je uvedeno také zajištění určitých pracovních a životních podmínek, což konkrétně znamená i výši invalidního nebo starobního důchodu. Pokud je dnes v naší zemi téměř polovina všech seniorů ohrožena chudobou, je ohrožena i jejich lidská důstojnost a základním úkolem a povinností vlády, která dodržuje ústavní pořádky, je jim poskytnout pomoc a podporu. V podstatě vláda tvrdí, že tou mimořádnou okolností je stav, kdy hrozí značné hospodářské škody. Podle vlády to tedy znamená realizace zákonem dané valorizace penzí. Tady je ale důležitým faktem, že vládě a především ministrovi financí a ministrovi práce a sociálních věcí je valorizační mechanismus dlouhodobě známý. A určitě mají k dispozici kvalitní predikce, analýzy a čísla, která je s dostatečným předstihem na hospodářské škody upozorňují. Nelze také opominout ani samotnou skutečnost, že nárok osob pobírajících důchod na důstojné finanční zabezpečení byl důvodem zavedení toho valorizačního mechanismu. Prostředky, které důchodcům stát na živobytí vyplácí, nesmí postupem času ztrácet svoji hodnotu. Tím by totiž docházelo ke konstantnímu poklesu životní úrovně osob, které tyto důchody pobírají. Co je velmi důležité, tak důchodová reforma by měla být opravdu projednána v časovém prostoru a měl by se najít konsenzus napříč politickým spektrem, ale samozřejmě se sociálními partnery a se zastřešujícími organizacemi. Já bych tady jenom krátce ocitovala, co si v podstatě o tomto návrhu myslí Českomoravská konfederace odborových svazů, která se vyjádřila, že vláda České republiky ignoruje sociální dialog, důležité materiály posílá pozdě a nečeká na připomínky odborů. Podobné vyjádření vydala i Rada seniorů. A Rada seniorů je organizace, která by se k tomuto návrhu měla nejvíce vyjádřit, protože je složena ze samotných seniorů. Také Národní rada osob se zdravotním postižením se k tomuto návrhu vyjádřila s tím, že zásadně nesouhlasí se změnou valorizačního mechanismu, tak jak je navrhován, a protože chápe, že vyplacení důchodů je náročné pro veřejné rozpočty, ale potom měl být tento zákon předložen včas, aby byl řádně projednán. A to si myslím také.

Děkuji, a další přihlášený je pan poslanec Volný. Deset, nebo pět?

Proč si myslím, že to pan prezident vetuje, i když před chviličkou přišel článek, vy jste to asi viděli všichni, a píše tady komentátor: Pavel nižší růst penzí, valorizace nebude vetovat. Vláda věc odložila, aby byl zvolen.

Vládní koalici vůbec, ale ani trošku nešlo o to, aby byl zvolen prezidentem Petr Pavel, věřte mi. Jim bylo úplně jedno, jestli to bude paní profesorka, nebo Petr Pavel.

Ale co se stalo?

Naprosto legální, legitimní. Vůbec mu to nevyčítám.

Není to jeho vina, to mu nejmíň vyčítám, ale nechal se vlákat touto vládou do takové pasti a bude stát před velice těžkým rozhodnutím, jak začít svoji etapu prezidentského bytí.

To znamená, to je moje poselství.

Bohužel jste mi to nedovolili. Takže já dávám teď prostor dalším.